A v ten moment se ukazuje, jak je ta osoba lékárníka naprosto nezastupitelná.

Tady je to jasné.

Jenom připomenu, že to není povinnost, je to možnost. A pak jsme tady neřekli ještě ty příklady toho, že je tady celá řada pacientů, kteří berou po několik let ty samé léky. Ty samé léky, to znamená, že pro ně už je ta návštěva lékaře a té lékárny v zásadě formalita. Ale já jsem chtěl mluvit v této chvíli o tom druhém návrhu a přihlásit se k němu.

To znamená, že já mám pocit, že teď už ničemu nebrání to, abychom se tím zabývali, debatovali o tom a zároveň to potom schválili. Detaily potom ve třetím čtení.

Děkuji za slovo. Velmi se připojuji k tomu, co říkal kolega Janulík. Ta zásadní věc, která tady je, že tedy neustále zaznívá věta, že ten pacient to může rok dostávat.

A samozřejmě posílání léků je ohroženo tím, že my vlastně máme naprosto striktní předpisy, jak který lék má být uchováván.

Je to obrovská chyba a já bych velmi varoval před tím, abychom takovouto věc přijali, protože ta vyžaduje velikou zkušenost jak u pacientů, tak u lékařů, aby se s tím vyrovnali, aby nevznikali pacienti, kteří nevidí ani lékárníka, ani lékaře a vlastně jenom berou nějaké prášky. Děkuji za slovo, pane předsedající. Navážu na kolegu Svobodu.

A tohle je přesně to ono, o čem se bavíme celou dobu! Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne. Děkuji, pane předsedající.

Chápu tady všechny ty obavy, nicméně mně by se to osobně v určitých případech celkem líbilo, ale musíme to zajistit tak, aby to bylo opravdu bezpečné, protože ta záměna je nebezpečná.

Chtěl bych jenom připomenout, že tato novela zákona původně chtěla navodit dvě změny.

Takže to byla jedna věc. A druhá věc byla poněkud upravit ty záležitosti kolem konopí.